Nyní se tedy slova se závěrečným slovem ujme zpravodaj těchto tisků, kterého jsme schválili, místopředseda rozpočtového výboru. Prosím tedy pana zpravodaje, pana poslance Jana Volného, aby sdělil své závěrečné slovo. Samozřejmě mu nejdřív zjednám klid v sále, aby mohl své závěrečné slovo zpravodaje přednášet v prostředí odpovídajícím významu ústavního zákona. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, kolegyně, vážená vládo, je tady pan ministr, pane předsedající. Já to vezmu opravdu jenom krátce. Myslím si, že si všichni a z té diskuse to vyplynulo velice dobře uvědomujeme, že to není vůbec žádný jednoduchý zákon, že to je zákon, který všichni potřebujeme.